Jestli to tedy mají být ti, kteří nejsou s hnutím ANO spojeni a jsou členy vlády, nebo úředníci. To přece není normální, že se v České republice musí řešit, kdo vůbec bude na tu zprávu odpovídat. Přirozené by přece bylo, aby odpovídali ti ministři, jichž se to týká, jejichž resortů se to dotýká.

Také zaznělo, že dotace není přece nějaký abstraktní pojem, něco, co prostě padá z nebe. To jsou přece peníze daňových poplatníků, které se pak rozdělují. Já bych chtěl odkouzlit ještě jednu silnou větu pana premiéra, který říkal, že on přece má tolik, že nepotřebuje krást, že nepotřebuje loupit, že nepotřebuje dělat zlé věci.

Tak pokud se tohle ukáže jako pravdivé, tak je to další důkaz toho, že takové nakládání s dotačními prostředky je nezdravé, a máme stát proti němu a hledat způsob, jak se z toho vyvinit. Ano, je tady další významný pojem. Opakovaně tady zaznívalo, že by nebylo problému, kdyby si přece Agrofert pro tyto peníze daňových poplatníků nechodil. Nepochybně by se neprojevil střet zájmů. Ale střet zájmů se bohužel v tomto případě projevuje a budeme tady o něm diskutovat stále, kdykoliv se ukáže ona rostoucí křivka čerpání dotací společností Agrofert. Věc neoddiskutovatelná, jasná a nepochybně oprávněně předmět diskusí v Poslanecké sněmovně, ale také předmět diskusí i u veřejnosti.

Jsem naštvaný na to, jaké nástroje, jaké polopravdy, jaké manipulace používá pan premiér, když se brání, protože to deklasuje nejenom jeho, ale deklasuje to i Českou republiku. A jsem naštvaný, že se znovu Česká republika stává ostudou, ostudným státem Evropské unie, protože si prostě nejsme schopni poradit se střetem zájmů, ve kterém se ocitá premiér této země. Děkuji, pane poslanče. To byla zatím poslední přihláška. Nebyla. Pan poslanec Skopeček. Stále jsme ve všeobecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já to určitě nebudu zdržovat. Myslím, že bychom se skutečně všichni měli zamyslet.

Měli bychom přestat pouze soutěžit v tom, do jaké míry vyčerpáme peníze z Evropské unie, i když je to samozřejmě národním zájmem vyčerpat co nejvíce peněz, které jsme tam předtím poslali, ale konečně by měl být zájem a priorita politiků i přemýšlet o tom, na co dotace budou směřovat. Chápu, že ze standardního rozpočtu malé obce není možné rekonstruovat například kanalizaci, ale to už v České republice dávno neplatí.

Jak může ta, co má v tom byrokratickém procesu žádání o dotacích, jak má férově konkurovat a jak má soutěžit o zákazníka, když tu stát, veřejné rozpočty, ať už Evropské unie, nebo národní, vytvořily takovouto konkurenční výhodu jednomu ze subjektů? A to ještě tomu jednomu z největších?

To je absurdní, pokřivené prostředí. To je cesta, jak tu vytvářet monopoly, jak tu vytvářet subjekty podnikatelské, které budou podnikat v tom, kolik dokážou vysát ze státního rozpočtu peněz a kolik dokážou vysát od svých konkurentů, malých a středních podnikatelů. Prosím, zamysleme se nad tím na všech úrovních, na všech úrovních přemýšlejme a usilujme o to, aby pokud mají dotace existovat, aby existovaly dotace pouze pro veřejný sektor, pro infrastrukturu, pro vybavení škol, pro vybavení nemocnic, a odmítněme a zrušme dotace pro podnikání, protože dotace na soukromé podnikání je to největší zlo, které plodí korupci, které plodí nefér soutěž a které nás dostává stále více k tomu dotačnímu socialismu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan předseda Kalousek v rozpravě.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jen drobnou poznámku k návrhu usnesení, které přednesl tady pan předseda Faltýnek.

Ale prosím vás, dámy a pánové, takových vykuků tady bylo a nikdo je neřeší.

Má jednu základní slabinu.

Ale mezi nimi a panem předsedou Babišem je jeden zásadní rozdíl nikdo z nich se nestal předsedou vlády České republiky. A to nás samozřejmě jako Poslaneckou sněmovnu musí zásadním způsobem zajímat, protože ten člověk nás reprezentuje po celém světě. A dělá nám ostudu tím, co je dnes o něm známo. Ti ostatní podvodníci, kterých byla jistě celá řada, dělají ostudu sami sobě. Ale tenhle jeden podvodník dělá ostudu České republice, české vládě a Poslanecké sněmovně. A proto se tím Poslanecká sněmovna musí zabývat. Hlásí se ještě někdo do všeobecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Všeobecnou rozpravu končím. Zeptám se ještě, zda je zájem o závěrečné slovo. Není. S přednostním právem se hlásí pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.